Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti návrhu? Hlasujeme. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru je souhlasné. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

Kdo je proti?

Můžeme pokračovat.

A zde je stanovisko výboru nedoporučující. Pan ministr?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Zde je stanovisko výboru nedoporučující.

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Pan ministr?

Stanoviska zazněla. Můžeme dát hlasovat.

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.